My si myslíme, že musíme mluvit o jiných věcech o referendu, o nutné obraně pro občany, o tom, že se tady vyvádějí miliardy korun pro nadnárodní korporace do jiných zemí, to jsou věci, o cenách energií, o tom, že přijde potravinová krize a že se na ní musíme připravit, a ne o tom, co vy máte v tom vašem programu, abychom to schvalovali. To jsou pro nás nepodstatné věci. My si prostě myslíme, že je to jinak. A to je přece legitimní, na tom nic není, umožňuje nám to jednací řád a představujeme tady lidem, co si myslíme my.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. A tedy vy, co jste zde první volební období, to, co se zde odehrává...

Jestliže začíná Poslanecká sněmovna a chcete zařadit bod, tak v duchu jednacího řádu přednesete bod a řádně ho zdůvodníte. A v případě, že bod je zařazen, otevře se diskuse, umožní se diskutovat všem a v případě, že je vůle většiny, tak ten bod zařazen není. A na rozdíl od předchozího volebního období my tu většinu máme.

Když není váš bod zařazen na program schůze, máte možnost se pokusit ten bod zařadit na výborech, tam ho projednat a výbor nechť to doporučí na jednání pléna. To znamená, nejste zbaveni svého práva body projednávat.

Vaše dnešní rétorické cvičení není vedeno ničím jiným než strachem strachem z toho, že se dostane na projednávání volební zákon, který umožní našim voličům volit.

Máte možnost své zákony projednávat dnes odpoledne.

Máte pravdu. Ano, to tak je. My jsme vám umožnili, aby každý čtvrtek odpoledne byly projednávány opoziční návrhy. Říkám to dobře? To znamená, máte možnost projednávat své návrhy. To, co dnes předvádíte, je, že poškozujete zájmy České republiky a znevažujete parlament jako takový.

Nyní jsou dvě přednostní práva, první z nich je pan Radim Fiala, dobře, dává přednost panu předsedovi Okamurovi. Máte slovo.

Členy Národní fronty byli právě lidovci. To je opravdu problém.

Další přihlášený s přednostním právem je pan místopředseda Bartošek.

Tak to bylo! My jsme přinesli oběti!

Nebudu tak emotivní jako pan kolega Bartošek. Já si myslím, že je potřeba situaci uklidnit.